Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já jsem ráda, že je řekla, jenom bych chtěla dodat, že opravdu bych si přála, aby se všem měřilo stejným metrem.

Proč se tady dovídám víceméně pod čarou, že ten jeden soudní výrok má relevanci, ale soudní výrok, který byl vynesen nedávno, tak už se musí zpochybňovat, nebo se říká, že kdoví, jak to bude?

Děkuji.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Dezinformace o politicích, dezinformace obecně o společenských otázkách. Vy víte, že jsem se vás třeba v tom veřejném prostoru já zastal v tom vašem sporu.

Já jsem si dovolil jenom jednou využít tedy těch možností se obrátit na státní zastupitelství, to bylo, když už to šlo skutečně přes čáru, ohledně kradení roušek. Ale jenom říkám, že tohleto se děje skoro každému. Ta byla u vás překročena velmi výrazně a nikdo to nehájí. Ale pak jsou to takzvané dezinformace o nějakých společenských otázkách, o nějakých tématech.

A stejně tak je to i o některých věcech, které se třeba dějí na Ukrajině, nebudu tady ty situace připomínat, které na začátku vypadaly, že jsou jasné, a pak se ukázalo, že to je trochu jinak. A tady jde prostě o to, aby politici konzistentně prostě hájili tu svobodu slova v tomto případě. Prostě to hájili. Děkuji.

Ale něco jiného jsou fakta. Problém je, že v tom prostoru někdy už se rozšiřují informace, které odporují faktům, a hovoří se o alternativních faktech.

Rozumím i tomu, čím si procházela paní místopředsedkyně.

Já také děkuji.

A to, co vy jste tady přesně popsala, tak to vy jste přesně udělala jedné neziskové organizaci.

Já jsem ráda, že vy jste, paní předsedající, dospěla k tomu zdárnému cíli.

V té době jsem vykonávala funkci náměstka ministryně životního prostředí. Policie všechno vyšetřila, dala mi za pravdu, státní zastupitelství mi dalo za pravdu a teď začal ten kolotoč na těch soudech.

Tak kde je ta spravedlnost?